To je pravda.

Ale pozor, pak dodává: Avšak celkové efekty této novely na obce byly výrazně diferencované v důsledku změny vah a kritérií v přerozdělení mezi jednotlivé obce ČR. Ministerstvo financí tedy uvádí, co mnoho obcí tvrdí, nejen já, že ne každá obec ze změny rozpočtového určení daní profitovala.

Obce prostě na rozdíl možná od krajů nemají takový koncentrovaný politický dosah, vědí, že jim v jejich hospodaření nikdo moc nepomůže, a musí si pomoct samy. Snaží se tedy hospodařit tak, aby se nedostávaly do neřešitelných finančních problémů.

To myslím je evidentní. Navíc bych chtěl upozornit na to, že nové plánovací období na infrastrukturu obcí mnoho nemyslí.

Proto je samozřejmě logické vázat narovnání k současnému stavu, podobně jako je tomu u krajů. Tento náš návrh je však koncipován tak, aby dal časový prostor Ministerstvu financí a obecně státnímu rozpočtu připravit se na takovou logickou změnu.

Náš návrh ale je postaven tak, že může být hlasován i v případě, že projde návrh výboru pro veřejnou správu.

Tady došlo ke vzácné shodě.

Jenom bych chtěl odcitovat ze stanoviska Svazu měst a obcí: Obcím, cituji, stejně tak jako krajům byly v roce 2011 příjmy v rozpočtovém určení daní poníženy kvůli důchodovému pilíři.

Ocituji: Pokud obce i kraje společně sdílely nenavyšování svých příjmů, když stát zvýšením DPH chtěl financovat důchodovou reformu, pak bylali tato reforma zrušena, je slušně řečeno zcela neodůvodněné, pokud se posílení rozpočtu má dostat jen krajům.